Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, přednesu svou interpelaci na pana premiéra.

Chtěl bych připomenout, že dle původní smlouvy měly být tyto laguny již vysanovány a měl zde být vysázen lesopark.

Náš severočeský region je dostatečně postižen a chtěl bych ujištění, že se toto nebude již opakovat.

Rád bych se vás zeptal, proč toto centrum nelikviduje odpady z lagun na místě a proč je zadání soutěže na dokončení ostravských lagun koncipováno ve smyslu stejného řešení, které v minulosti způsobilo zavezení severních Čech nebezpečným odpadem. Slovo má nyní pan premiér, předseda vlády Jiří Rusnok.

Myslím, že to je velmi zajímavý případ, a určitě je potřeba se jím dále zabývat, co se tam vlastně dělo za ohromné zakázky, které tam probíhaly léta, a dodnes tento problém není vyřešen. Nicméně pokud jde o současnost, mohu z podkladů, které mám k dispozici, konstatovat pouze následující:

Vývin zmíněných plynů, který vzhledem k nehomogenní povaze kalů nebylo možno předem odhadnout, vyžaduje významné úpravy technologie. Ten je zaměřen na konkrétní nápravná opatření k odstranění těchto technických či technologických problémů. Projekt popisuje všechny dosud zrealizované práce v rámci řešení nápravných opatření při odstraňování této staré ekologické zátěže, včetně specifikace potřebných finančních prostředků.

Stanovisko by mělo zohlednit všechny identifikované problémy, včetně spalování vytěžených kalů. Základní podmínkou Ministerstva životního prostředí je provedení posouzení vlivu na životní prostředí, čili tzv. EIA, pro všechny kroky sanačního procesu.